Prosím pana poslance Vondráčka. Připraví se pan poslanec Kolovratník. Děkuji za slovo, pane předsedo. Od chvíle, kdy jsem se hlásil do podrobné rozpravy, už uplynul nějaký čas. Já jsem se tenkrát hlásil trošku z jiných důvodů než teď.

Já jej z opatrnosti načítám pod tímto číslem, když tak si s ním poradíme v hlasovací proceduře, protože by případně nebyl hlasovatelný.

Prosím pana poslance Kolovratníka. Připraví se pan poslanec Seďa. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já jsem do systému podal tři pozměňovací návrhy, ale každý z nich se skládá z několika částí.

Takže se omlouvám, ale teď řeknu několik čísel pro záznam.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím pana poslance Seďu. Připraví se pan poslanec Vácha. Děkuji, pane předsedo.

Stručné odůvodnění návrhu je uvedeno v tomto dokumentu.

Je to obdobný návrh, který se týká § 98c, povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv, konkrétně odstavec 5. Prosím pana poslance Váchu. Děkuji za slovo.

Pan poslanec Krákora a po něm paní poslankyně Fischerová.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Fischerovou. Také děkuji. Prosím pro stenozáznam. Potřebuji zde ještě načíst pod bodem d) jedno slovíčko navíc, týká se to dobrovolných svazků obcí.